Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová, připraví se pan poslanec Jakob. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dlouhodobě podporujeme přijetí nových pravidel pro lobbing, chybí nám dlouhodobě pravidla lobbingu, a už v minulém funkčním období vláda navrhovala i formou vládního návrhu zákona řešení, které se do určité míry stalo inspirací pro pokračování v hledání nových pravidel lobbingu v České republice. Já bych jednak kromě samozřejmě podpory celkově návrhu na zavedení pravidel lobbingu v České republice, vymezení pojmů jako lobbista nebo lobbující osoba a podobně, chtěla zároveň představit v rámci svého vystoupení dva pozměňovací návrhy, ke kterým se následně v podrobné rozpravě přihlásím pouze stručně přihlášením k číslu.

Podotýkám, že všechny tyto pozměňovací návrhy jsou konzultovány s Ministerstvem spravedlnosti a také s organizacemi, které se dlouhodobě problematikou lobbingu a jeho zavedením v České republice zabývají, jako je například Rekonstrukce státu, a zadání na zpracování těchto věcí formou pozměňovacích návrhů, a to, že je to potřebné, vzešlo také z pracovní protikorupční skupiny, které se účastním a kterou vede předseda Sněmovny.

To znamená, mohou mít více zadavatelů, v jejichž zájmu lobbují, případně mohou kombinovat lobbing se zájmy třetích osob, za zájmy vlastní a za zájmy veřejné, to znamená, zájmy neurčitého okruhu třetích osob.

Přitom úvodní rozlišení různých zájmů, za které lobbista lobbuje, je důležité i pro samotné zadavatele lobbingu, kteří jinak budou spojováni s veškerou činností najatého lobbisty, i když je vykonávána pro jiného klienta a i když s ní tento klient nesouhlasí.

Navrhuje se proto doplnit povinnost uvést, v čím zájmu lobbista lobbuje, také o povinnost tento zájem jednoduše vymezit, tedy umožnit rozlišit různé oddělené a na sobě nezávislé zájmy, za které lobbista současně lobbuje, přičemž vymezením se rozumí popis záměru, což je obvykle obecný strategický cíl, očekávaný dopad. Cíl, který budou lobbisté uvádět ve čtvrtletních zprávách, má bez ohledu na tuto navrhovanou změnu charakter takzvaného dílčího instrumentálního cíle, to znamená očekávaného výstupu, maximálního výsledku, který se může často měnit a může se měnit i v závislosti na lobbované osobě.

Takže to je první pozměňovací návrh, který tímto takto odůvodňuji.

Došlo k tomu tak, že jsme formulovali na ústavněprávním výboru úpravy námitky proti údajům uvedeným v lobbistické stopě právního předpisu, a já navrhuji řekněme dopřesnění dané úpravy tak, abychom opravdu měli jasno v tom, co znamená pojem lobbista, a nevznikaly v praxi problémy. Nyní tedy stručné odůvodnění.

Změna obsažená v novelizačním bodě 1, tedy tohoto návrhu zákona, který nyní projednáváme, je tedy návrhem na sjednocení obou pojmů na pojem lobbista. Ústavněprávní výbor současně navrhl umožnit lobbistům namítat proti informacím, které o jejich lobbingu, lobbování uvedou v lobbistické stopě, stejně jako mají lobbovaní možnost namítat proti informacím, které o nich do registru uvedou lobbisté. Navrhuje se proto doplnění přestupku, kterého se mohou dopustit lobbovaní, pokud nezaznamenají námitku proti údajům uvedeným v lobbistické stopě, podaným lobbistou. To je tedy druhá část tohoto pozměňovacího návrhu a já jenom avizuji, kolegové, že na garančním ústavněprávním výboru samozřejmě budu i prosit, aby případně tento pozměňovací návrh a oba dva body byly hlasovány zvlášť, protože jak jistě slyšíte, každý se týká poněkud něčeho jiného. To znamená, v bodě 1 jde o sjednocení pojmu lobbista, v bodu 2 jde o sankční ustanovení a zavedení přestupku.

Poprosím vás tedy o podporu, kolegyně a kolegové, a děkuji vám za pozornost. Děkuji paní poslankyni.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl poděkovat za přerušení toho projednávání, že jsme měli možnost přepracovat naše pozměňovací návrhy, aby se vztahovaly ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu ústavněprávního výboru.